Děkuji. O slovo se hlásí pan ministr. Pane ministře, prosím. Samozřejmě věcně odpovím i na dotaz, který tam vznikl, ale prostřednictvím paní předsedající, pane poslanče, prosím, nevyvolávejme nějaké obavy, napětí a strachy tam, kde je to absolutně zbytečné a bezpředmětné, jenom kvůli tomu, aby taková emoce ve společnosti vznikla, jen aby se tady někde předjímalo, že vláda něco potajmu, pokoutně předkládá, aby umožnila nějaký vstup Afričanů na území České republiky. Je to úplný nesmysl a já mám trochu obavu, že vy sám víte, že říkáte nesmysly. A potom je otázkou, proč je tady vypouštíte do veřejného éteru. Dovolte mi, abych vám odpověděl, proč jsme tento zákon předřadili. Odpověděl jste si, prostřednictvím paní místopředsedkyně, sám protože zpřísňuje tresty za převaděčství a protože potřebujeme tresty za převaděčství zpřísnit co nejrychleji.

My ten zákon chceme mít co nejdříve v Senátu, co nejdříve podepsaný panem prezidentem, právě proto, aby převaděči měli i v České republice třeba tak přísné tresty, jako mají na Slovensku nebo v Maďarsku.

Já jsem se domníval, že proto naopak u vás maximální podporu najdeme. Abychom mohli zpřísnit tresty za převaděčství, potřebujeme k tomu logicky nějaký legislativní nosič myslím, že jsme poslanci stejnou dobu a tenhle je k tomu absolutně příhodný, protože se to tematicky skutečně toho všeho týká. A nestrašme u povolování vstupu na naše území lidem ze třetích zemí, to je prostě terminus technicus. Ale ty třetí země v případě legální migrace, opakuju, legální migrace, si určujeme my dlouhodobě. Dělala to minulá vláda, dělá to tahle vláda. My si určujeme počty lidí z jednotlivých zemí v rámci daných přesných kvót, které na naše území v rámci legální pracovní migrace chceme ne aby znesnadňovaly život českým lidem, ale aby naopak pomáhaly v takových profesích a těm segmentům průmyslu, které se prostě bez pracovní síly z ciziny neobejdou. Rozlišujme v naší diskusi a vy to víte, prostě to víte a nerozlišujete úmyslně mezi legální pracovní migrací, která je dlouhodobě precizně organizována českým státem nezávisle na tom, jaká vláda tady je. Je to velmi kvalitní výkon Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a tohle prostě funguje. Toho se ten zákon týká a znovu opakuju, vy to víte. Co se týká občanství EU, to je definice z primárního práva Evropské unie, a chci říci, pokud dobře čtete zákony, prostřednictvím paní předsedající, to je změna zpřísňující.

Dál: usnadnění vstupu. Já skutečně nevím, co tím úplně myslíte, protože jestli víte, co jsou modré karty, tak modré karty jsou záležitost vysoce kvalifikovaných a vysoce příjmových na trhu práce cizinců, třeba IT odborníků, akademiků, lékařů a podobně. Takže teď nevím, proč do toho pletete nějaké lidi ze třetích zemí. Jednáme o pracovní a legální migraci a udělování azylu podle platného azylového práva. Zase jenom vyvoláváte nervozitu. Pokud, tak o zpřísnění trestů pro převaděče. Jsem rád, že aspoň toto podporujete, a pokud pro to budete hlasovat, tak se tresty pro převaděče zpřísní rychle. Myslím, že je to v zájmu bezpečnosti občanů České republiky. Děkuji. Děkuji za slovo.

Hnutí ANO to podpoří. A určitě povedeme ještě diskusi na bezpečnostním výboru popřípadě o některých dalších věcech, které jsou tam obsaženy. Ale vnímám to, že pan ministr vnitra to předkládá právě na základě apelu, který na bezpečnostním výboru byl.

A my jsme moc rádi, že to tady dneska na pořadu schůze je. Takže to za hnutí ANO. Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Koten. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Děkuji panu ministru vnitra, že mi tady některé věci dovysvětlil. Samozřejmě ty tresty za převaděčství, to je jeden z problémů, s kterým se tady potýkáme již delší dobu, a dá se říci, že pokud tady ty věci bude ten zákon řešit, tak je to samozřejmě v pořádku.

Já se cítím být Čechem, tak právě to bych potřeboval vysvětlit, jakým způsobem to tedy jaksi zlepší tu záležitost pro občany, kteří žijí v různých státech, ať už je to Maďarsko, Polsko, Česká republika a podobně, nebo Rakousko. Takže to bych ještě na pana ministra měl jako dotaz, aby mi to trošičku dovysvětlil. Moc děkuju. Děkuji za dodržení času. Pane ministře, vaše dvě minuty. Prosím. Už jenom krátce.

Dovoluji si ovšem říci, že nejenom opoziční, ale i koaliční poslanci z bezpečnostního výboru mě vyzývali k tomu, abychom co nejrychleji připravili zpřísnění trestů za převaděčství, za což děkuji za spolupráci i panu ministru Blažkovi, protože tady samozřejmě v zásahu do trestních sazeb byla potřeba úzká součinnost Ministerstva spravedlnosti.